V případě spotřebních daní opakuji se shodujeme, a dokonce nerozumíme vašemu zpoždění, kdy tyto daně ze závislostí mohly být zvýšeny už od ledna letošního roku.

Velký boj. Proč mají mít pojišťovny daňově uznatelné rezervy bez omezení, bez stropu?

Veřejné rozpočty ovlivňují ekonomiku a jsou jí ovlivňovány. Zájem vlády by se měl přesunout od problematiky deficitu k problematice hospodářského růstu, tedy od účetního přístupu k ekonomickému přístupu. Je nutné motivovat samosprávy, aby investovaly část ze 400 miliard korun, které mají na svých účtech.

Stát by měl připravit finanční nástroje, případné zvýhodněné úvěry nakonec máme tady Národní rozvojovou banku, a zabezpečit administrativní stránku máme Státní fond podpory investic.

Vážené dámy, vážení pánové, prosím, zvažte přizpůsobení hospodářské politiky skutečnému postavení České republiky, která je stále osmou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Prosím, myslete při tvorbě, projednávání a schvalování úsporných balíčků na jejich dopady na české domácnosti, které se již tak potýkají s rekordní inflací, poklesem reálných mezd nebo extrémní nedostupností bydlení.

Ale komunikujte i s námi, s opozicí, zejména chceteli prosazovat opatření, která dalekosáhle přesahují vaše funkční období. Pak můžete přijít do Poslanecké sněmovny a požadovat, aby vaše reformní úsilí bylo bráno vážně.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Připraví se pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jak všichni víme, dnes se nepředkládá žádná důchodová reforma, mění se parametry valorizace pro důchodce. Vláda tvrdí, že je mění proto, protože je to už neudržitelný stav, nicméně musíme si otevřeně říct, že to je stav, který si sama způsobila.

Co tím chci říct?

K tomu ještě podotýkám to, a to je ten druhý extrém, kdy pan ministr financí Zbyněk Stanjura na podzim do rozpočtu dal na valorizaci čistou nulu, ačkoliv bezpečně věděl, že nula je vyloučena. Můžeme se bavit o tom, kolik tam měl dát, ale to, že tam nedal vůbec nic, je něco nepochopitelného.

Proč se to nedalo do vašeho volebního programu?

No já vám odpovím. Protože kdybyste se nedostali sami do této hospodářské pasti, tak jsem přesvědčen, že byste žádnou valorizaci neměnili. Jinými slovy, řešíte už pouze důsledky své činnosti, spíše bych možná řekl nečinnosti.

Mimo jiné tuto vládu dobíhá prakticky vše, co naslibovala. Prásk, prakticky všechny se zvedly.

Já už se nedivím, že jaksi s ní nedokáže tato vláda bojovat, protože pokud dodnes nikdo panu premiérovi nevysvětlil, co je její příčinou, tak se asi těžko může něco vyřešit.